Další otázka v ostatních státech funguje kompenzační fond, který právě dorovnává ztrátu, o kterou nyní, jak říkáte, bojujete. Proč to takto sděluji? Protože já mám obrovský strach o to, že do budoucna to opět odnesou starostové měst a obcí z jednoho prostého důvodu.

Starosta řekne ano, nebo ne. Pokud řekne ano, bude se spolupodílet, bude muset zvažovat v rozpočtu, bude jako v mnohých případech opět flikovat stát. Pokud řekne ne, tak vy řeknete: Vidíte, váš starosta vám zrušil poštu. Takže je to zase past na obce a města. Samozřejmě, že funguje franšíz off, funguje dobře, ale...

Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci, odpověď mu bude poskytnuta písemně. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, od roku 2016 chcete zavést každoměsíční povinný soupis všech prodejů a nákupů, tzn. i pár šroubků za pár korun, s uvedením obchodního partnera a jeho identifikaci, tedy tzv. kontrolní hlášení plátců DPH.

Chtěl bych se vás tedy zeptat: Proč přenášíte vaši neschopnost vybírat daně na malé a střední podnikatele? Jsou to živnostníci a malé firmy s ročním obratem pod deset milionů korun, zpravidla tedy ne pachatelé těch tzv. vašich karuselových podvodů, na které má podle vás novela zejména mířit. Druhá otázka zní: Jaké navýšení výběru DPH od tohoto opatření dnes očekáváte? Poprosím pana ministra o odpověď.

Je to zaváděno jako efektivní prostředek v boji proti daňovým podvodům.

Další údaje, které jsou v rámci kontrolního hlášení vyžadovány, jsou nezbytné pro jeho efektivní fungování s tím, že při jejich volbě bylo vždy velmi pečlivě analyzováno zvýšení administrativní zátěže.

Chápeme, že je nezbytné poskytnout plátcům daně přiměřené časové období na přípravu účetních a manažerských systémů. Z toho důvodu budou v nejbližší době na webových stránkách Finanční správy zveřejněny základní údaje o kontrolním hlášení, které budou průběžně doplňovány o další podstatné informace a odpovědi na dotazy.

Pan poslanec Kučera má zájem o doplňující otázku.

Chtěl bych také říci, že každý, kdo je měsíčním plátcem DPH, již podobné informace finančního úřadu poskytuje.

Děkuji.